Takže já už na to ani nemůžu reagovat, to se musíte dohodnout opravdu mezi vámi, kdo manipuluje nebo porušuje zákon nebo dělá nějaké protizákonné věci, či ne. Já nevím, já pouze cituji z veřejných zdrojů, co vy sami si posíláte veřejně různé zprávy. Já bych jenom byl rád, aby se nekradlo na pražském magistrátě, aby se tam řádně hospodařilo, ale říkám, že ty priority jsou evidentně trošku jiné, tak snad to bude všechno v pořádku. Prosím.

Ano, pan poslanec Válek s přednostním právem jako předseda klubu. Prosím, máte slovo. Měl jsem to navrhnout já.

Teď je to jasné. To znamená, že bychom se měli vyrovnat s předcházejícím hlasováním. Pokud je souhlas, tak bych ho prohlásil za neplatné, protože nebyly naplněny všechny okolnosti, které měly být naplněny. Budeme hlasovat o novém návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09, to znamená, že budeme pokračovat v jednání do té doby, než projednáme bod 47. Nikdo nenamítá, takže to tak můžeme udělat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali.

Máte slovo.

Já doufám, že to bude inspirací i pro jiné politické strany.

Mezitím se odhlásili všichni s faktickou poznámkou. S přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a potom pan předsedu klubu TOP 09.

Já myslím, že by měl, ale chápu, že ta diskuze je jinde. Děkuji za tu poznámku.

Prosím, máte slovo. Dobře, ale opravdu budu stručný.

Já doufám, že ta praktika se tady nebude nějak moc často objevovat, podobně jako oktagon. Mnozí z vás to tady říkali. Já si stále nejsem úplně jistý, jak budu hlasovat, ale faktem je, že problematika léčebného konopí je velmi závažná problematika. Týká se obou dvou těch směrů, o kterých jste tady mluvili.

Rád bych měl prostor to diskutovat, proto mně nepřijde úplně špatné pustit ten zákon dál, ale rozumím těm, kteří mají jasno a budou proti němu hlasovat. Ani to mě neuráží, koneckonců odhlasovali jsme už jednu variantu, kterou budeme diskutovat. Ale myslím si, že ta problematika je opravdu, opravdu nesmírně závažná.

Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.